Také děkuji. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji jednu přihlášku a tu má pan poslanec Tejc. Návrh se projednává více než rok a za tu dobu tedy logicky je třeba prodloužit lhůty.